Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, v úvodu svého vystoupení chci opět složit poklonu a poděkovat všem zdravotníkům za jejich obětavost a statečnost. Je na nás, abychom jim zajistili podmínky, aby mohli svou práci, to je léčit a starat se o pacienty s vysokou profesionalitou, tak jak to většina z nich umí a chce, abychom jim ty podmínky zajistili. Přimlouvám se proto, v této chvíli se obracím na pana ministra, aby byl vyslyšen požadavek odborů na navýšení, na poskytnutí té jednorázové odměny pro zdravotníky v první linii. Jsem přesvědčena o tom, že si to zaslouží a že to tak vnímá i naše veřejnost. Vítám tento návrh zákona, který Ministerstvo zdravotnictví konečně vyslyšelo, požadavek i krizového štábu nemocnic již z minulého roku. Tento krizový štáb sdružuje především odboráře, ale i Asociaci českých a moravských nemocnic, Svaz pacientů a další. Ministerstvo tedy vyslyšelo návrh na navýšení plateb za státní pojištěnce a dnes nám ho předkládá a já za to děkuji.

Nicméně cesta je to správná a sociální demokracie vždycky požadavky na navýšení plateb za státní pojištěnce podporovala, stála za nimi, a také, pokud to měla v rukou, to dělala, navyšovala tyto platby.

Další kroky k řešení té situace tedy jsou odvinout platby za státní pojištěnce od minimální mzdy a k této výši také nastavit valorizační mechanismus.

Tedy to je první předpoklad pro srovnání mezd a platů ve zdravotnických zařízeních, vyřešení následné péče a zajištění dostupnosti péče včetně pohotovostních služeb a další. Závěrem tedy ještě jednou. Chci poděkovat Ministerstvu zdravotnictví, panu ministrovi za návrh navýšení plateb nyní. Musíme se ale dál bavit o vazbě jejich výše na minimální mzdu včetně zakotvení její valorizace. Děkuji za podporu tohoto návrhu. Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se vyjádřila k návrhu tohoto zákona.

Letos bude potřebovat 20 mld., příští rok to bude činit přes 500 mld. A zdá se, že v uvozovkách rozkaz pana premiéra byl vyslyšen, a také zároveň mi dovolte konstatovat, že tento rozkaz byl správný. Zdravotnictví potřebuje peníze jako sůl. Zvýšení plateb za státního pojištěnce vidíme jako rychlý způsob, jak do zdravotního systému dostat poměrně jednoduše větší množství peněz. Stát platí pojistné za 6 mil. Čechů, tedy za tři pětiny všech účastníků veřejného zdravotního pojištění.

Z toho tedy vyplývá, že platba za státního pojištěnce je výrazně nižší než částky, které do zdravotnictví platí ekonomicky aktivní lidé.

Z toho pohledu se tedy ukazuje, že české zdravotnictví je obrovsky závislé na ekonomickém cyklu.

Proto si myslíme, že to navrhované zvýšení plateb za státního pojištěnce o 500 korun od druhé poloviny letošního roku by mělo aspoň částečně snížit právě tento výpadek.

Jsme přesvědčeni o tom, že je lepší v současné době navýšit platby za státní pojištěnce a stabilizovat tak zdravotní pojišťovny než přímo miliardami dotovat přímo řízené organizace, jako jsou fakultní nemocnice, kraje a jejich zařízení s rizikem, že se dotace částečně ztratí či budou směřovat tam, co podpořit chceme. Navýšení platby za státní pojištěnce je z našeho pohledu správným krokem, a proto tento návrh klub STAN podpoří, protože zdravotnictví potřebuje finanční prostředky jako sůl. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Vidíme ho jako zásadní ve stabilizaci financování zdravotní péče, která bude postižena výpadkem plateb ve veřejném zdravotním pojištění. A jak už tady řekl pan ministr, ty odhady, střízlivé odhady, jsou, že již letos vypadne 40 mld. korun.